Předem děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci Procházkovi. Pane ministře, prosím o vaši odpověď. Děkuji, dobré odpoledne ještě jednou. K této záležitosti poměrně stručně. Do výběru nového ředitele je zatím dočasně pověřen výkonem této funkce Lesního závodu Kladská s tím, že opravdu v prvním výběrovém řízení se nevybral žádný nový uchazeč.

Zítra bude probíhat fyzicky. Uchazeči tam jsou.

Děkuji panu ministrovi i panu poslanci. Sedmou interpelaci přednese pan poslanec Marek Ženíšek, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci reformy psychiatrické péče. Děkuji za slovo pane předsedající. Svojí interpelaci vzhledem k nepřítomnosti pana ministra stahuji.

U pana ministra Němečka to opakovaně vypadá, jako kdyby chodil na interpelace ještě do jiné Sněmovny, než které se zodpovídá. Já si tedy počkám, až pan ministr bude přítomen.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Zmiňoval jsem její politiku a její zákazy.

Jaká je politika Ukrajiny v současné době? Zákazy, příkazy.